O snahu řešit podstatu problému totiž tady určitě nejde.

To je přeci absolutní nesmysl.

Takový zákon, jak jsem říkal, už tady leží téměř rok a vládní koalice odmítá o něm diskutovat a odmítá o něm hlasovat. Já si totiž myslím, že drtivá většina občanů, minimálně našich voličů, si přeje úplný zákaz.

Můžeme to zakázat, a je to přece vyřešeno.

Je to sice minimální a zcela nesystémový posun, ale já prostě politikařit nebudu, jako tady předvádí vládní koalice, že odmítá dobré návrhy, a to byli exekutoři, lichva za ty roky, placení DPH až po zaplacení faktury, co jsem tady navrhoval loni, jak by to ulevilo živnostníkům, ne nějaké zavádění ještě dalších restriktivních opatření... Všechno jste odmítli, nic jste sami nenavrhli. To znamená ale, znova říkám, že cílem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, je úplný zákaz výherních hracích automatů, také videoloterijních terminálů, to v tom našem návrhu zákona je, a jejich internetových obdob. A doufám, že tato vládní koalice konečně přestane blokovat můj návrh zákona a konečně ho propustí k normálnímu projednání do sněmovny a začne se chovat skutečně demokraticky, abychom o něm mohli hlasovat, a ne nějaké tyto pseudonávrhy, které ve skutečnosti vůbec nic neřeší a jenom parazitují nadále na lidském neštěstí, na které na základě vašeho návrhu i dosavadní praxe pouze v miliardách korun doplácejí občané České republiky ze svých kapes.

Prosím, máte slovo. Vzhledem k tomu, že členové vládní koalice nepodpořili můj dobře míněný návrh na přerušení tohoto bodu, tak abychom slyšeli z úst pana ministra financí Babiše odpovědi na dotazy a na věci, které tady zaznívají, já skutečně v tuto chvíli bych se chtěla na celou řadu věcí zeptat a nemám tu příležitost... To není o naší zlé vůli, že bychom nechtěli, aspoň já mluvím sama za sebe, přitvrdit v rámci boje s hazardem... Děkuji, že pan ministr na závěr tohoto jednání přišel, ale měl tady sedět celou dobu, protože těžko já mu teď budu opakovat ty dotazy, které tady celou tu třičtvrtěhodinovou rozpravu zaznívaly. Z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování. Nyní pan místopředseda Bartošek.

Dámy a pánové, pěkný podvečer. Rád bych se k této problematice taky vyjádřil, protože většinu svého profesního života jsem se skutečně zabýval oblastí závislostí a jejich léčbou.

Chtěl bych, vážený pane kolego Volný, opět prostřednictvím pana předsedajícího, říci dvě věci. Mně připadá velmi zvláštní a osobně se bojím toho, že nám zde vznikne precedent toho, že budeme měnit zákony této země poslaneckou iniciativou. Je to věc, kdy daně by se měly měnit na základě vlády, vládního usnesení a vládní vůle. Protože v okamžiku, když bychom si dovolili tento krok, že každý poslanec si může navrhnout, koho, kolik a jak zdaní, tak se obávám, že to neprospěje daňovému systému, a myslím si, že otázka daní a především správy a určování výše daní je záležitost především vládní. A teď mi dovolte, abych řekl s určitou nadsázkou a s určitým humorem, že ten zákon snad pramení z toho nebo vychází z toho, že jste součástí hazardního lobby. Jestli sledujete vývoj v oblasti toho, co se kolem nás děje, jestli jste sledoval výnos, který vynesl Evropský soudní dvůr v souvislosti s Maďarskem, kde došlo k tomu, že Maďarsko enormně zvýšilo daně, tak to bylo rozhodnutím tohoto Evropského soudního dvora zamítnuto, že tímto způsobem to nelze dělat. To, co je zde jako velké riziko, to, co já sám za sebe říkám, a je to můj názor, čemu vystavujeme Českou republiku, že velcí zástupci hazardních firem nás naženou v arbitráži před Evropský soudní dvůr, protože došlo k razantnímu zvýšení daňového zatížení. To je riziko, které já zde sám za sebe spatřuji. A potom to nebudete vy, kdo bude platit ty peníze, ale bude to Česká republika. A to je moje obava.

Ale tady se pouze a jedině řeší oblast závislostí jako otázka zdanění a peněz, aby se posílil rozpočet, čemuž já rozumím. Ale skutečně závislost není otázka zdanění hazardu, ale je to otázka zcela konkrétních a jasných kroků, které budou eliminovat sociální patologii v oblasti patologického hráčství. A druhá věc.

Nemyslím si také, že to je nějaké zásadní a rozhodující a brutální zvýšení daní, jako bylo v Maďarsku.